Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podle vašich koaličních partnerů porušilo včera hnutí ANO koaliční smlouvu tím, že nebylo jednotné při hlasování o vládním návrhu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. protikuřáckém zákonu.

Jsem si vědoma toho, že jste na hlasování nebyl přítomen, a že tedy nemáte přehled o tom, jak vaši poslanci hlasovali.

Jistě se v rámci vašeho klubu o jednotlivých návrzích diskutuje, určitě se i zpětně o této záležitosti bavíte a vás určitě zajímá, proč osm poslanců z vašeho klubu hlasovalo právě pro tento návrh.

Proto rovnou připojuji ještě doplňující dotaz a velmi prosím, abyste se odpovědi na něj nevyhýbal, jak je vaší oblíbenou taktikou, ale opravdu jej zodpověděl. Můžete to konkrétně doložit? Předem děkuji za písemnou odpověď. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra zdravotnictví. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Považujete snížení objemu praktické výuky v nově připravovaném vzdělávacím programu za krok správným směrem? A jak se případně zlepší po zrušení vzdělávacího programu tohoto oboru.

Proč rušíte vzdělávací obor, který má přes dva tisíce lékařů?

Prosím tedy o odpovědi na tyto otázky. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Za prvé musím říct, že Ministerstvo zdravotnictví nic neruší. Uvedená změna je v návrhu zákona č. 95, který je v současné době ve zdravotním výboru, a o tom, který obor zůstane či nezůstane, rozhodnou poslanci jednak v rámci zdravotního výboru a jednak samozřejmě zde v projednávání na plénu. To je za prvé. Za druhé. Co nás vede k tomu, že se domníváme, že by bylo dobré vrátit se do standardních evropských zvyklostí a mít jeden obor pediatrie, je skutečně to, že se domníváme, že propustnost mezi nemocniční a ambulantní sférou bude jenom ve prospěch pacientů a jejich rodičů, protože nepovažujeme za úplně normální, aby v současné době například primář dětského oddělení s třicetiletou praxí, s obrovskou erudicí neměl odbornou způsobilost k tomu, aby mohl provozovat ambulanci dětského lékaře pro děti a dorost. Prostě medicínské důvody k tomu absolutně nenalézáme. A asi skutečně není náhodou, že takovéto oddělení sféry ambulantní a nemocniční není nikde na světě, a nevidíme důvod, proč by tomu tak mělo být v České republice. Navíc oba ty obory, jak nemocniční, ale ještě v mnohem větší míře ten obor ambulantní péče pro děti a dorost, se nacházejí v poměrně těžké personální situaci. V oboru praktického lékaře pro dětský dorost je ještě vyšší průměrný věk těch lékařů, kteří se tam nacházejí, a myslíme si, že není nic proti ničemu, aby propustnost oběma směry tady byla. Domníváme se, že ten obor se stane atraktivnější jak pro ty, kteří chtějí třeba nějakou dobu pracovat v nemocnici a pak se přesunou do terénu, nebo naopak.

My jenom sjednocujeme vzdělávání.

Já jsem dlouze diskutoval se zástupci praktických lékařů a pro děti a dorost a ptal jsem se laicky, selským rozumem: V čem se ten váš obor tedy liší? Dostal jsem informaci, že mají jinou administrativu a že mají očkování. Musím říct, že jsem nenašel jakékoli odborné argumenty, a myslím si, že jde o velmi sofistikovaný lobbing těch funkcionářů, a musím říct, že považuji za velmi neetické, když do tohoto sporu zatahují rodiče, dávají jim v ambulancích podepisovat petici a informují je o tom, že je ohrožena péče o děti, protože samozřejmě každý rodič podepíše svému lékaři to, co po něm bude požadovat, protože není úplně v rovnoprávném postavení. Prosím, máte slovo. Ano, jistě, pane ministře.